A já musím zmínit, že jedním z významných momentů té konference v Katovicích byla zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu, která byla jedním z takových sporných momentů té konference.

A těmi největšími znečisťovateli, ten největší nárůst emisí je pozorovatelný právě v zemích, které se k té pařížské konferenci stavějí odmítavě, nebo minimálně neutrálně, jako je třeba Čína, Indie anebo Spojené státy.

Lidé

Omezit jezdění autem, omezit topení v topeništích, pěstovat jiné plodiny, změnit své chování.

Stát, to jsou jednotliví občané.

Já si myslím, že úloha vzdělávání patří školskému rezortu, našim školám, a samozřejmě tady by měla mít podpora našich ekologů určité limity. Navíc si přiznejme, že tyto ekologické neziskovky často brání naplňování veřejného zájmu.

Obce v národních parcích jsou nyní poměrně významně diskriminovány.

Ty obce jako členové sice jsou účastníky, ale jenom jako členové té rady. A ty obce prostě ztrácejí.

A ty mezinárodní smlouvy.